Nyní tedy paní poslankyně Helena Válková se svým vystoupení, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, mám spíš takovou morální než právní povinnost tady vystoupit a vlastně se vrátit ke svému projevu, který jsem zkrátila a který, přestože tady bylo jedním z předřečníků upozorněno na to, že neexistují souvislosti, pro mě ty souvislosti existují, totiž když jsme hovořili o vydání poslanců pana Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Jedná se o institut imunity a její vnímání, které často ve veřejnosti se posouvá do takového kontextu, že je to něco nežádoucího, že jde o vybočení ze zásady rovnosti, a to jak všichni víme, máme v Listině základních práv a svobod rovnost všech lidí hned v prvním článku zakotveno.

A smysl imunity kromě jiného právě vidím, jak jsem tady už minule i naznačila, v určitém vyvážení nerovného postavení poměrů sil mezi mocí zákonodárnou a výkonnou.

To teď hovořím obecně.

A poslední číslo. Znamená to zhruba 52 % nesprávných pravomocných rozhodnutí obecných soudů týkajících se 60 % členů zastupitelstev obcí.

Ani nevzpomínám toho výroku pana doktora Sotoláře, předsedy senátu, který soudil pana poslance Svobodu, což je smutný důkaz toho, jaký je obrázek v oblasti justice, když zmínil něco v tom smyslu já ho nedovedu citovat, ale pochopila jsem ten význam stejně jako můj předřečník pan poslanec Michálek, že vlastně ti, kteří by měli stát před trestním soudem, jsou jiní než ti, kteří před ním stojí zejména. Děkuji za pozornost. A je to pro nás velká výzva, abychom se stavem naší trestní justice něco minimálně na té zákonodárné úrovni udělali. Předtím, než udělím slovo dalšímu přihlášenému panu poslanci Kalouskovi, tak tady mám jednu omluvu.

Máte slovo.